A totéž budu muset učinit, ale tentokrát to není vinou navrhovatelů, s návrhem, který mám před sebou. Prosím o klid sněmovnu! Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím sněmovnu o klid!

Navrhovatel se na dnešek omlouval, když zjistil pořad schůze.

Prosím, pane předsedo. My jsme oba z Pardubického kraje.

A proto navrhuji také tento bod přerušit a zítra ráno jistě se dohodneme na pevném zařazení tohoto bodu, aby mohli navrhovatelé, kteří nejsou poslanci nebo členové vlády být přítomni.